Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já nechci polemizovat o tom zase už se to opakuje, používá se slovo lež, nebo mluvit nepravdu.

To je prostě fakt. Vychází na víc neberu ani snad Slovensko, ale snad dokonce i Rakousko. No a prostě z toho vznikl relativně výnosný byznys. Můžeme si říkat, proč byly postaveny na tu váhu, na kterou byly postaveny, protože možná kdyby byly postaveny na váhu vyšší, tak mohly být použity strategicky i v případě nějakých jiných potřeb, nejenom potřeb zdravotních.

Tak byla dohodnuta tato kompromisní varianta, že policie to rozšíří o jednu oblast nebo kraj a armáda o kraj druhý, s tím, že byly vybrány tak, aby se minimalizovaly nějaké problémy.

Z toho, co jsem řekl, vyplývá, že investice, které kraj teď budu mluvit o tom, který se týká armády, to znamená Jihočeský kraj , že zmařeny nebudou v žádném případě, budou využity v budoucnosti. To, že my bychom provozovali na základě upřesněných podmínek, které jsou v Jihočeském kraji, leteckou záchrannou službu z Bechyně, má, dovolím si říci, samé výhody, protože když se podíváme na mapu zásahů za poslední období nebo za poslední dobu, zjistíme, že kromě dvou letních měsíců, kdy je tam vyšší koncentrace potřeby zásahů kolem rekreační oblasti Šumava a Lipno, tak do značné míry převažují zásahy právě v severní části Jihočeského kraje, čili blíže letišti Bechyně. O tom, že všechna řešení mají své výhody a své nevýhody, určitě nemusím dlouze hovořit.

Chci zdůraznit, že to je přechodné řešení a že se potom armáda vrátí k působení, jak bylo doposud zvykem. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

Víte, častokrát slyšíme, že kapacity vrtulníkového letectva armády jsou nedostatečné. Mně to smysl nedává. Chtěla bych vědět, jak bude tato služba naplněna personálem, k jakým dojde omezením, a hlavně by mě zajímalo, zda máte někde spočítáno, že vámi zvolené řešení je pro stát výhodnější.

Děkuji, pane předsedající. Já se přiznám, že se musím omluvit, že jsem nezaslechl celý seznam těch úkolů.

Vím, že tahle odpověď není vyčerpávající, čili jestli se můžeme dohodnout na nějakém písemném doplnění odpovědi, tak bych vám ji připravil.

Děkuji za tuto informaci. Pan poslanec Vladimír Koníček ve své 24. interpelaci bude interpelovat nepřítomného ministra financí Andreje Babiše ve věci nevyužitých licencí. Prosím, pane poslanče. Vážený pane ministře, při jednání kontrolního výboru dne 3. září 2015 jste poslance kontrolního výboru ubezpečoval, že situaci s nevyužitými licencemi SAP na Ministerstvu financí řešíte a podáte trestní oznámení. Když jsem po vás dne 22. června 2016 žádal informaci o stavu podaného trestního oznámení, s lehkostí sobě vlastní jste mi oznámil, že žádné trestní oznámení nebylo podáno. Požádal jsem vás o zaslání dokumentů, které vedly k vašemu rozhodnutí trestní oznámení nepodávat, to bylo 26. srpna, a doposud jsem žádný takový dokument neobdržel. To znamená, že tady stát nakoupil licence, které nepoužívá, a každý rok za takové nepoužívané licence platí 25 mil. korun.

Je to ten důvod, proč jste nepodal trestní oznámení? Pan poslanec Radim Holeček bude interpelovat dále ministra spravedlnosti Roberta Pelikána ve věci registru přestupků. Prosím, pane poslanče. Vážený pane ministře, interpeluji vás ve věci registru přestupků.

Domníval jsem se totiž asi mylně, že právě v problematickém ústeckém regionu by mohl registr částečně řešit problémy řetězení stejných přestupků. Poté co jsem mluvil s několika starosty v našem regionu, mohu pouze konstatovat, že z nového registru nebyli nadšeni. Říkají, že radnicím to pouze přidá práci, recidivisté ty pokuty stejně platit nebudou, radnice je nakonec budou muset odepsat. Úředníci musí stále zasílat urgence a výzvy k zaplacení a města to stojí čas a peníze. Tudíž, pane ministře, prosím, zvažte, má takový zákon smysl, a pokud má, ptejte se na těch radnicích, kde se s tím lidé setkávají v opravdové praxi. Děkuji, pane poslanče.